Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás i já seznámil krátce s tím, co obsahuje poslanecká novela, moje spolu s uvedenými kolegyněmi a kolegy. Jedná se o sněmovní tisk 99.

Obě tyto novely jdou cestou výjimek. Už to tady komentoval kolega Jan Sklenák. Já se k tomu potom ještě vyjádřím v rámci obecné rozpravy. Myslím si, že i tím je dobře, že budeme o obou návrzích diskutovat společně. Ta naše novela vycházela ze zkušeností, které jsme načerpali jednak od samotných poživatelů dávky na živobytí, kterých se to týká, ale také po konzultacích s pracovníky úřadu práce, se sociálními pracovníky, s občanskými poradnami a teď v poslední době také s Úřadem veřejné ochránkyně práv, která i osobně navštívila jednání výboru pro sociální politiku, kde nás seznamovala s případy, které jsou problematické právě v oblasti aplikace poukázek. Ty nešvary, nebo ty problémy, které provází paušální aplikace poukázek dávek na živobytí v rozmezí 35 až 65 %, zde byly částečně zmíněny. Možná tady ještě úplně nezaznělo to, že většina poživatelů dávek na živobytí má prioritní potřebu v oblasti bydlení. Oni potřebují uhradit své náklady související s bydlením. A právě těmi poukázkami to uskutečnit nemohou.

Pokud jsme tady hovořili o zneužívačích a já na rozdíl od Romana Sklenáka jsem přesvědčen o tom, že i mezi těmito potřebnými se najdou zneužívatelé těch dávek, pak je otázka, jaké je jejich procento. Ale myslím si, že není úplně malé.

Proto jsme připravili společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ten v uvozovkách konkurenční návrh k návrhu kolegyně Pastuchové. A já rovnou říkám, že čím více se do problematiky dostáváme, tím je jasnější, že cesta výjimek je problematická. Ale o tom se pak ještě zmíním v obecné rozpravě. Tolik tedy na úvod ke sněmovními tisku 99 a já se rovnou potom hlásím do sloučené obecné rozpravy.